Nyní tedy poprosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a abyste se k nim vyjádřil, dal své stanovisko, a aby paní ministryně k nim dala své stanovisko. Je to zamrazení na rok, případně v doprovodném usnesení komise, která to vyřeší systémově tak, aby politici nerozhodovali o svých platech. Stanovisko prosím, pochopte mě, bez stanoviska v tomto případě. Stanovisko bez stanoviska nelze.

Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Pojďme dál. Takže děkuji.

Dobře. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Děkuji. Třetí v pořadí bude hlasování o návrhu sociální demokracie, který zde přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček.

Děkuji.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji, takže v tom případě, pokud nikdo nezpochybňuje hlasování, tak další návrh z rozpočtového a sociálního výboru je nehlasovatelný. To znamená, teď bychom hlasovali o usnesení jako celku.

Děkuji.